Problém, který je třetí, je nedostatek plánování výrobců.

Ti z vás, kteří jsou lékaři, to vědí, ti z vás, kteří jsou lékárníci, to také vědí, ti ostatní to možná nevědí, tak teď jim tuto informaci dávám. Ta výroba probíhá tak, že firma vyrábí lék postupně pro jednotlivé země na světě.

Vy si vzpomenete, že v minulém volebním období jsme o tom vedli diskuse, měnili jsme kvůli tomu i některou legislativu. Zase je to snadno ověřitelný fakt.

A samozřejmě u některých léků, které jsou volně prodejné na trhu, tedy nedá se nijak regulovat jejich cena jinak než trhem, a je to tak po celém světě.

Zase je to snadno dohledatelné a snadno zjistitelné.

Ministerstvo zdravotnictví má v takové chvíli velmi omezené pravomoci, co s tím dělat, což ale je dědictví po mých předchůdcích, ale naše ministerstvo na tom začalo velmi intenzivně pracovat již na začátku loňského roku.

A tím, že přímo jednám s výrobci už od poloviny prosince, se podařilo dovézt řadu léků, které jsou na trhu volně.

Každý týden opakovaně jednám s různými výrobci, distributory a týmy, které jsem sestavil, dělají totéž.

Tyto informace posíláme operativně online a zrychlili jsme to informování tak, že dochází řádově ve dnech k informacím, respektive v jednom dnu tato informace dochází. Stejně tak jsme výrazně zrychlili administrativní kroky, takže jsme schopni během několika dnů dovézt ten lék, zaregistrovat, určit jeho úhradu a distribuovat ho do lékáren.

Tato legislativa zajistí odolnost českého trhu na daleko vyšší úrovni. Bohužel ji zatím k dispozici nemám, ale to opravdu není moje chyba.

Ano, jsem poslanec, jsem ministr zdravotnictví, ale jsem lékař.

Je jedno, v které politické straně sedí.